Děkuji. Prosím. Děkuji. Mám ten zájem, protože vlastně nevím, co těm lidem mám říct.

To by přece mělo být možné. Děkuji. Pan ministr odpoví na doplňující dotaz. Prosím.

Děkuji.

Do Poslanecké sněmovny jsme předložili návrh zákona. Ten by měl zajistit základní informovanost obcí o počtu, nikoliv o jménech, tedy o počtu nakažených či lidech v karanténě.

Stanovisko vašeho předchůdce k tomuto návrhu bylo negativní.

Přehodnotíte případně stanovisko resortu k předloženému návrhu?

Děkuji za odpověď. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Děkuji. Prosím. Děkuji za odpověď, pane ministře. Já znám stanovisko Svazu měst a obcí.

Ale myslím, že to ještě bude otázkou případně projednávání našeho zákona. Myslím si, že obce obecně postrádají celou řadu ucelených informací o dostupnosti a poskytování lékařské péče ve svém okolí a poskytování lékařské služby občanům, které by jim mohly pomoci například při plánování hromadné dopravy a podobně, popřípadě v tom, jaký a kde je nedostatek lékařů. Nepřipravujete nebo nepřipravíte systém sdílení těchto informací samosprávám? Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Děkuji.